Takže máme pomocné orgány, které mohou mít své tematické pracovní skupiny nebo výbory. První dotaz na paní ministryni: kolik členů má Česká republika, nebo plánuje, že bude mít, v pomocných orgánech, kolik bude tematických pracovních skupin nebo výborů a jak silnou váhu tam bude mít slovo českých odborníků.

Článek 9 Silniční doprava. Smluvní strany uznávají důležitost nákladní a osobní silniční dopravy, zejména z hlediska jejího významu z hlediska dostupnosti odlehlých oblasti a cílových destinací i z hlediska rozvoje karpatského regionu.